Mimoto vládní návrh zákona zavádí opatření pro zamezení obcházení zákonem uložených povinností ohledně biopaliv. Odhaduje se, že celkový dopad návrhu zákona na veřejné finance bude kladný, snížené odvody ze spotřební daně do státního rozpočtu budou kompenzovány zaměstnaností v zemědělství týkající se produkce biopaliv.

Takže vláda Petra Nečase počítala s podporou biopaliv.

Tuto povinnost mohla předmětná osoba splnit i uvedením čistého biopaliva bionafta nebo vysokoprocentní směsi s podílem 30 a více procent biosložky. Vládní návrh zákona Poslanecká sněmovna schválila v květnu 2007.

V únoru 2008 vláda České republiky schválila program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě. V dokumentu se mimo jiné uvádí: Využívání biopaliv jako náhrady fosilních paliv je v České republice i v Evropské unii žádoucí, avšak z uvedených kalkulací vyplývá, že k žádanému rozšíření v uplatňování čistých biopaliv a vysokoprocentních směsí biopaliv nemůže dojít bez dostatečných finančních podpor ze strany státu. Nejvhodnějším způsobem podpory je plné osvobození, resp. snížení, spotřební daně u čistých biopaliv a vratka spotřební daně u vysokoprocentních směsí biopaliv. Za třetí. O rok později, v únoru 2009, vláda České republiky předložila Poslanecké sněmovně a zástupcem navrhovatele byl tehdejší ministr financí Miroslav Kalousek návrh zákona, kterým se měnil zákon o spotřebních daních a další související zákony a jehož předmětem bylo implementovat program podpory biopaliv.